Novela navíc rozšiřuje seznam odvětví specifikovaných v nařízení o další odvětví, jako je výroba a rozvod elektřiny a podobně.

Je třeba také vzít v úvahu fakt, že mnohé výrobní firmy mají energetické zdroje založené na spalování zemního plynu, tudíž by tyto firmy byly finančně postiženy nejméně dvakrát.